Děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Zdeněk Podal. Děkuji, pane předsedo. Vážení ministři, kolegyně, kolegové, možná si někteří z vás vzpomenete, před dvěma lety jsem si sám projel severní Moravu, kde jsem viděl, jak nastupuje kůrovcová kalamita, o čemž jsem zpravil jak Sněmovnu, tak podvýbor pro lesní hospodářství. Ale nechci být dneska ten, který bude říkat já jsem to věděl.

Dejte nám peníze, dejte nám techniku a připravte zákony tak, abychom mohli tuto kalamitu zvládnout. To jsem pochopil, že je jako to nejdůležitější. Nebudu se zabývat čísly, to všichni známe, jak široká je tato kalamita. To byly Lesy České republiky. Nikdo nám nepomůže. Musíme si pomoct sami. Kůrovcová kalamita je dána změnou klimatu a také nevhodnou skladbou našich lesů. Letošní rok tuto situaci ještě daleko zhorší. Sucho se projevuje již od ledna, a tím bude rozsah kalamity v lesích gradovat. Krizový stav je již nyní v sedmi krajích.

Napříč politickými stranami je snaha pomáhat celou situaci zvládnout. Dokonce i Čína dodržela dané slovo v minulém roce a odkupuje značnou část kůrovcového dřeva. Závěrem chci všem politikům poděkovat za projevené úsilí při likvidaci této kalamity. Děkuji. Já vám také děkuji. A do rozpravy je přihlášen pan poslanec Juránek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolím si vás všechny oslovit a chci vám říct něco, co skutečně provází můj život i život mé rodiny v minulých staletích, a chci to zasadit do současného kontextu. Chci říci lesníci a klimatická změna. A já za sebe a za lesníky chci říct, že je lepší zasadit jeden strom než nadávat na kůrovce.

To, co vám chci říct, je taková ta výpověď těch, kteří mlčí. Protože jak chcete mluvit plamenně o věcech, které se odehrávají v lese přibližně sto let? Jak chcete ze dne na den něco v tom lese změnit? Ve skutečnosti to vůbec není možné. Ty kroky, které dnes uděláme i v rámci naší Poslanecké sněmovny, i to, k čemu vyzveme ministerstvo, je vlastně záležitost, které se nikdo z nás, kdo je tady v Poslanecké sněmovně, nedožije, těch výsledků. A nebude to tušit ani ministr zemědělství, ani další ministři zemědělství, které ještě zažijeme. A nebude to tušit ani ředitel Lesů České republiky. Proto je strašně důležité se i jenom podívat na to, že to směrování je dáno nejkratší možnou lhůtou, a to je deset let. A proto bych velkou pozornost věnoval tomu, co uděláme v těch nejbližších deseti letech, a nechal bych to v prvním místě na těch lesnících, na těch odbornících, kteří jsou ve světě velmi ceněni. Teď bych to rozdělil při pohledu na to, co se lesníkům povedlo u nás a co se jim povedlo ve světě. A budu se snažit tak, abyste se mohli jít podívat přímo tam, pokud se rozhodnete, že se o tom budete chtít přesvědčit, co se tam děje. Já vám chci uvést konkrétní příklad, abyste se podívali, jak v minulém století vypadaly Krušné hory a co s nimi udělali naši lesníci. A běžte se tam prosím podívat a podívejte se, jak Krušné hory vypadají teď, a podívejte se do historie.

To je to, co máme hned tady za rohem. A prosím o stejné řešení. Tehdy bylo zapotřebí svěřit to odborníkům, lesníkům, tehdy z Mendelovy lesnické univerzity, a bylo zapotřebí, aby se vytvořil i krizový stav a aby se krizovým způsobem tady tato oblast řešila. To se přimlouvám i za tu situaci, která nastává nyní u nás v České republice. A chci zdůraznit, že jsou u toho čeští lesníci. Ale to není podstatné.

Na hranicích Peru a Brazílie sází už druhou desítku let stromy, které tam patří, které tam rostou, a ovlivňují tím klima celé Země.

A je potřeba oběma dvěma věnovat patřičnou pozornost.

Druhá věc. A chci se jenom zmínit o člověku, který svým celoživotním dílem zachránil lesy v Banátu v Rumunsku, aby těsně před svou smrtí dostal nejvyšší rumunské vyznamenání. To, co lesníci dokážou, je i ta věc, že ukazují, které věci mají dlouhodobou platnost a které krátkodobou.